Děkuji, pane místopředsedo.

Požádal jsem o jeho zařazení na úterý po pevně zařazených bodech. Jednání proběhlo, ale zůstali jsme, jak se říká, těsně před branami. Je to krátký tisk. V podstatě očekávám, že nebude široká diskuse, protože ani ve výborech taková diskuse neprobíhala, takže bych vás požádal o zařazení tohoto tisku na dnes. Teď v dopolední části ještě před 11. hodinou.

Máme tam návrh pana předsedy Kolovratníka.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jménem klubu občanských demokratů protestovat proti způsobu řízení této schůze. Teď měly být interpelace a podle našeho názoru nemůžeme teď měnit program schůze. No, pane poslanče, to je sice dobrá námitka.

A ta podmínka, pro kterou jsme odkládali minulý týden interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka na ministra Chovance, je stále platná, já ji nemohu porušit.

Děkuji, pane předsedající.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, jenom pro pořádek, byl jsem na té poradě a dosvědčuji, že je to tak, jak předsedající tvrdí.

Já bych to ještě upřesnila. My jsme si to včera říkali. Tam byly dva pevně zařazené body a občanské průkazy jako třetí. Potom jsem to chtěla nechat zařadit. Pokud jsou tam jenom dva, tak potom jenom dva.

Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Kdo je proti? Děkuji vám.